Myslím, že na nováčky má být přísnost v každém oboru lidské činnosti, na poslanecké, takže minule jsem čekal na své slovo čtyři hodiny, tentokrát 140 hodin.

To už není legrace. Ale k meritu věci.

Chci říci, že tyto dvě věci spolu nesouvisí.

Jediné, co mají společného, je jasný výsledek. Protože jak vydání obou poslanců si přejí úplně všichni, tak nedůvěru této vládě si také přejí úplně všichni včetně předkladatelů.

Co se vlastně stalo? Je zcela jasné, že dotace určená pro malý podnik nebo pro malé podniky skončila v Agrofertu.

Čili to je věc, která v našem demokratickém systému se prostě odehrává. Něco v zemi změnit, doručit svým voličům aspoň část svého volebního programu. Tahle vláda to nechce, nevadí jí další protahování, nevadí jí delší fokus.

Myslím, že všichni čekají na to, že nebude přijato.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen do diskuse pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jestli chápu správně jednací řád, tak bez prostřednictví předsedajícího bych se chtěl zeptat pana premiéra Babiše, jakým procesem došlo k tomu, že vláda z toho tzv. vylepšeného programového prohlášení vyškrtla zveřejňování smluv ČEZu a České pošty. Jestli to bylo na požadavek potenciálních koaličních partnerů z KSČM, nebo potenciálních koaličních partnerů z ČSSD, nebo na žádost poslaneckého klubu vlastního, anebo jestli jste se usmířil s panem právníkem Radkem Pokorným, na kterém jste v minulosti nenechal nit suchou, ale který dlouhodobě, celou kariéru bojuje proti jakémukoliv otevření ČEZu veřejné kontrole. Takže pane premiére, jak se toto z toho dokumentu ztratilo? Děkuji za odpověď.

Pan předseda, je to tak?

Dobrý den. K tomu prvnímu příspěvku.

Ale já jsem neměl žádné takové stanovisko od ODS a snažili jsme se. A pokud to tam vypadlo, tak se omlouvám. A registr smluv? Také, samozřejmě. Já vám děkuji, pane premiére. Nyní tedy se svým projevem pan předseda Bartošek. Děkuji, pane předsedo. Můj příspěvek bude krátký. Promluvím k panu premiérovi, jeho řečí, řečí byznysu, a bude se to týkat programového prohlášení vlády. Kdybychom si představili, že pan premiér je v pozici výkonného ředitele, tak přichází před správní radu a předkládá Poslanecké sněmovně jakožto orgánu, který je výš než vláda, svůj byznysplán na čtyři roky. Pane premiére, jako vrcholový byznysmen si musíte být vědom, že s tímto plánem prostě před správní radou nemůžete uspět.

Vzhledem k tomu, že programové prohlášení neobsahuje řadu věcí, které jsou pro KDUČSL klíčové, tak z pozice členů správní rady klubu KDUČSL mohu konstatovat, že nepodpoříme tuto vládu a jakožto členové správní rady nedáme hlas této menšinové vládě.